Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně.

A nyní přečtu omluvy. Omlouvá se Bartošek

Pan poslanec Teleky bude hlasovat s náhradní kartou číslo 23. A nyní budeme pokračovat v omluvách.

A ještě než budeme pokračovat v projednání bodu 3, mám zde s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Jana Jakoba, ten stahuje svoji přihlášku.

Hlásíte se s přednostním právem? Ano?

Hlásíte se ještě před bodem s přednostním právem? Prosím tedy, máte slovo.

Dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové. Už dnes budeme projednávat důchody pro naše důchodce.

Tato vláda, když nastoupila, tak hned zaútočila na důchodce, nemá ráda důchodce. A pokračovala v tom, že vlastně znásilnila zákon. A je velká škoda, že pan prezident nevyužil tu možnost pomoci našim důchodcům, kteří si to samozřejmě zaslouží.

A tak to tady máme od revoluce a to samozřejmě není žádná důchodová reforma.